Potom bych vám tady rád přečetl skutečně skvělý příběh, a to je, co dělala vláda v demisi pana Topolánka.

Smlouva byla pět let tajná.

Za co jsme kritizováni? Znovu opakuji, nejsou to politické čistky. A náš problém samozřejmě dneska je zákon o státní službě.

Protože my máme ten systém. Ta státní správa je totálně uzavřená, nejsou kvalitní lidi.

Takže my teď ten návrh, který jsme projednávali na vládě, projednáváme v Bruselu.

Kvalitní. No a ještě jedna instituce, to je Česká pošta, s kterou mám bohaté zkušenosti jako ministr financí. Když jsem si dovolil v rámci dohadování se o dotace pro Českou poštu podklady ohledně zakázek IT, tak členové dozorčí rady ten materiál dostali tím způsobem, že tam bylo přes celou stranu napsané jejich jméno. A když chtěli, a já jsem chtěl, abych dostal tu informaci, tak byli poučeni, mohou být trestně stíháni.

Takže my skutečně máme čisté svědomí, neděláme čistky, neděláme politické čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře.

Děkuji za pozornost.

Pan předseda Petr Fiala je připraven, byl také druhý přihlášený do rozpravy. Mám tady omluvy.

Nyní pan místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala, připraví se pan ministr Martin Stropnický. Vidím další přihlášku. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, pan premiér v demisi, který tady vystoupil jako první, položil některé otázky, jako proč se tady o tom dnes máme bavit, proč byla svolána tato mimořádná schůze.

Nikoliv jenom ODS, ale šest politických stran zastoupených v této Sněmovně. Na co se chceme ptát a k čemu chceme také vládu v demisi vyzvat. Pan premiér tady zmínil můj dopis, který jsem mu poslal, ve kterém, tady bych jeho interpretaci trošku poopravil, jsem ho přímo nepochválil za jeho zahraniční politiku, ale pouze jsem ocenil jeho aktivity a snahu. A udělal jsem to zcela vědomě a záměrně a jsem připraven tady i spolupracovat spolu s ostatními politickými stranami na tom, aby Česká republika byla v zahraničí dostatečně reprezentována, abychom tam mohli prosazovat naše zájmy. Ale dámy a pánové, a to chci tady několikrát podtrhnout, to je přece obrovský rozdíl.

Pokud nejsme, tak nic neprosadíme. A bohužel, bohužel, neschopnost rozlišovat mezi zahraniční a vnitřní politikou je dlouhodobým problémem české zahraniční politiky.